Víte, často záleží daleko více na schopnostech daného člověka a na jeho ochotě se dále vzdělávat.

Když byla tato změna zde ve Sněmovně přijata formou pozměňovacího návrhu, už to tady také padlo, zůstaly v ní některé nepřesnosti, vesměs technického rázu, a já jsem rád, že jsme ve spolupráci s výborem, ministrem školství, Ministerstvem školství i s předkladatelem návrhu panem kolegou Bartoněm připravili a v Senátu hladce schválili pět změn, které máte před sebou. První změna se týká přesnější specifikace adaptačního období uvádějícího učitele, a to na dva roky od vzniku jeho prvního pracovního poměru. U druhé změny jde o lepší provázání se zákoníkem práce. Třetí změna opravuje technickou číselnou chybu v tabulce, která stanoví procentuální růst platů učitelů. Tato změna reaguje na makroekonomický odhad, podle něhož dojde ke zpomalení růstu průměrné nominální mzdy. A nakonec ta nejdůležitější změna v bodě 4, který upravuje výklad zakotvení finančních prostředků na nejméně jednu šestinu objemu stanovených ve školském zákoně. Jak můžete vidět, jde o zcela technické úpravy, které, a to zdůrazňuji, Senát schválil drtivou většinou hlasů. Celá novela je přitom obsahově totožná s verzí, kterou jste zde rovněž schválili téměř všemi hlasy poslanců před odesláním do Senátu.

Děkuji. Děkuji. Ne, nepřeje, tedy otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Antonín Staněk. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za vaše slovo nebo za udělení slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé paní poslankyně, páni poslanci, pane senátore, pane ministře, při projednávání této novely zákona o pedagogických pracovnících jsem byl kritizován za to, že zde vystupuji a podle mínění některých záměrně prodlužuji projednávání tohoto zákona tím, že jsem si dovolil vás seznámit se stanoviskem pedagogických fakult, které připravují primárně budoucí učitele na své povolání. Samozřejmě že vím, že to nejsou jen pedagogické fakulty, které připravují budoucí učitele na jejich pedagogické povolání, ale jsou to i další fakulty univerzit v České republice. Rozumím i tomu, že pan ministr ve svém vystoupení, které jsem původně chtěl komentovat už dříve, zakončoval jedno ze svých vystoupení slovy o nějakém pouvoiru pana poslance Staňka vyjadřovat se vůbec k zákonu o pedagogických pracovnících.

Vážené kolegyně a kolegové, stojíme před rozhodnutím, zda budeme hlasovat pro sněmovní, nebo senátní verzi předloženého návrhu zákona o pedagogických pracovnících. Za sebe musím říci, že nebudu hlasovat s největší pravděpodobností pro žádnou z navržených podob zákona. Důvodem toho je § 9a, který degraduje budoucí vzdělávání učitelů, který je v rozporu s mým svědomím a s tím, o čem jsem přesvědčen, že by mezi učiteli nemělo být dopuštěno.